Tak u Kontrolní rady Grantové agentury jsme ve stejné fázi, tedy v druhém kole první volby. Minulý týden jsme byli úspěšní o trochu méně. Nyní tedy se budeme snažit obsadit zbývajících 6 míst. Na ně bude kandidovat 12 osob a myslím, že ta jména mohu přečíst bez pořadí hlasů z prvního kola, protože ve stenozáznamu už to máme.

Opět opakuji, z 12 osob vybíráme 6 kandidátů, označujete kolečkem u těch, které vyberete, a křížkem u těch, které nechcete. Nyní prosím i tady o přerušení tohoto bodu. Ano, já přerušuji jednání i v tomto bodě pro tajnou volbu. Tak, pane předsedo, jaký navrhujete další postup? Teď prosím o otevření bodu číslo 137, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.